Vím, že pro spoustu z vás to bude obrovským překvapením, ale já jsem naprostou většinu našich slibů, slibů hnutí ANO, respektive té smlouvy, kterou jsem symbolicky uzavřel, splnil.

V politice a ekonomice jsou jednoznačná čísla.

Můžeme začít důchody.

Nula nula nula korun, nula nula nic.

Pan Fiala zase říká, že je to nezodpovědný populismus. Tak na zvyšování důchodů, vážení senioři, pohlížejí zástupci opozice. Tak jak se asi budou vůči vám chovat, pokud se dostanou k moci?

A můžeme pokračovat dalšími státními zaměstnanci. Mimochodem to jsou ti, které chcete vyhazovat z práce, tedy nejen učitelé, ale policisté, hasiči nebo vojáci.